Děkuji vám za vaše vystoupení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Chtěla jsem vás tímto požádat o podporu v několika pozměňovacích návrzích, které vám kratičce představím.

Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2019 přednesené ve druhém čtení. Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 pod označením B/46, B/45, B/44 a B/77.